Děkuji za slovo, pane předsedající.

A minimálně ve výši 50 mld. vláda nebyla schopna říct, na co je použije, minimálně 50.

Ale bylo to zatíženo takovou chybovostí, kdy jsem nevěděla, zda budou pokračovat celoplošná opatření, nevěděli jsme v té době, kam bude padat ekonomika. 11,1 bylo na konci června propad ekonomiky podle čísel Českého statistického úřadu. Před námi byly tři měsíce parlamentních prázdnin, to znamená, nebylo by možné tady jednat o novele státního rozpočtu.

A ten rozdíl byl v tom, že jsme nevěděli, kam ten propad bude padat.

Nezavíráme plošně, děláme jakási dílčí opatření, ale děláme je a zase nevím, kam se budou ubírat.

Čili je to poměr propadu příjmu růstu výdajů.

A zase není nekonečný.

Já nemohu podpořit pirátský návrh na to, abychom těm, kteří dostanou kompenzační bonus, odpustili sociální. Nevím, jak by to dělali. Víte, že jsme ho udělali.

A v tuto chvíli prostě musím obezřetně přistupovat k tomu fiskálnímu prostoru, který tam máme a který musíme čerpat cíleně pro ty, kteří zůstali momentálně bez jakékoliv podpory. A paní poslankyně Kovářová.

Takže i kdyby to bylo více, pořád máme předplaceno.

A kraje zopakuji znova.